Zde si vyslechneme informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice. Žádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil její členy. Prosím členy volební komise, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dovolte mi, abych před vás předstoupil jménem prvního zvoleného orgánu Poslanecké sněmovny, tedy volební komise. Vám nováčkům bych se rád také v jedné větě představil.

Chci vyslovit přání, aby komise stejně pracovala i v tomto volebním období. Se všemi z vás se těším na spolupráci. Nyní informace, které mám pro vás připravené oficiálně jako výstup z této volební komise. Konstatuji, že v souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 14. listopadu 2017 sešla skupina poslanců, takzvaná iniciační skupina delegovaná poslaneckými kluby na základě parity, a ustavila pod vedením poslance Jiřího Dolejše z návrhů poslaneckých klubů volební komisi podle zásady poměrného zastoupení v počtu 19 členů. Jak už avizoval pan předsedající, nyní poprosím, budu představovat jednotlivé zvolené členy komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby Sněmovna věděla, kdo je bude po celé volební období provázet volbami.